V České poště byl Chovanec, dělali kšefty.

Tak mi dejte pokoj!

Proč 40 milionů?

My jsme nikdy, hnutí ANO, politicky nepřistupovali k věcem, nikdy, ani na krajích, ani na obcích. To fakt tady já mám nabito a nechci se vracet do minulosti.

Tady vystupovala paní za Sokolov a tak dále. My jsme se chtěli normálně bavit.

A Česká pošta je váš problém.

A to jsem kritizoval. Tak se podívejte na to video, co natočila Bobošíková.

Ale vy tady jako premiér bývalé vlády vlastně řeknete, že za i vašeho působení tady byla Česká pošta, která fungovala netransparentně?